Děkuji.

Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, byl jsem osloven, tak vaším prostřednictvím k panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Ti, kteří mají přednostní právo, ho mohou využívat. A pane poslanče Kalousku, mezi využitím přednostního práva a jeho zneužíváním je velký rozdíl. Slušní lidé jednací řád nezneužívají. Děkuji. Poté pan předseda Kalousek.

Já myslím, že už jenom ta slova, která uvedli, ukazují, že i pro ně je boj o zvýšení rodičovského příspěvku velké téma, diplomaticky řečeno. Zaujala mě myšlenka o činech. Činy takže činem, který ukazuje, že chci zvýšit rodičovský příspěvek mladým rodinám s dětmi, je, že navrhnu na Poslanecké sněmovně jeho zařazení. To je statečný čin.

To je takový nepatrný čin. Nepatrný čin. A co se týká Sněmovny, tak ta rozhoduje hlasováním. Rozhoduje hlasováním většinou. Můžete mluvit, dávat ostrá slova, opakovat se donekonečna, pravda je taková, že vám víc záleží na tom obstruovat a zablokovat daňový balíček, je to pro vás ideová věc, než abyste přiznali, že máte menšinu, to je prostě fakt, než abyste přiznali, že už bylo řečeno vše, včetně podmínek schválení daňového balíčku. A vy v tuto chvíli víte, že na ně nepřistoupíme jako většina, ale vy budete blokovat daňový balíček, a tím blokujete, a ví to každý, tedy i ten druhý bod mimořádné schůze. Jinak stačí pouze jedno hlasování, když se bavíme o těch činech. Jedno hlasování.

Takže chceme zvýšit rodičovský příspěvek pro děti. Děkuji.

Já už to nechci točit stále dokola, nicméně k jednacímu řádu a k tomu, co řekl pan místopředseda Filip.

Na to můžou být různé subjektivní pohledy a není na to žádný exaktní výpočet. Ale máme tady stanovisko Ústavního soudu, co je porušení zákona o jednacím řádu. A toho vy jste se dopustili! A pak člověk, který se toho dopustí, jde a káže nám něco o zneužívání a využívání.

Jsou před námi čtyři hlasování.

Poté bychom hlasovali o protinávrhu pana poslance Kubíčka, že zařadíme dnes... Pan předseda Stanjura. Když navrhujeme zařazení nebo přeřazení bodu, tak nejsou žádné protinávrhy. A nevím, který je ten čtvrtý, nechci teď říkat. Takhle se má postupovat.

Je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlásím, prosím přihlaste se znovu svými kartami. Pan předseda Michálek chce upřesnit svůj návrh. Aby to všichni zaznamenali, v tom, jak jste naposledy četl poslední návrh, tak je to pouze ve vztahu k pevně zařazeným bodům. Ano, k zařazeným bodům exekuční řád.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Nyní návrh, abychom jako první bod dnešního odpoledního jednání zařadili bod 207, je to sněmovní tisk 490. Jedná se o státní sociální podporu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Končím toto jednání jako zmatečné.